Stanovisko navrhovatele? Stanovisko garančního výboru? Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko. Nyní budeme hlasovat samostatně o bodu E3, což je pozměňovací návrh kolegy Hegera. Jedná se o upřesnění povinnosti celoživotního vzdělávání. Stanovisko navrhovatele? Stanovisko garančního výboru? Zahajuji hlasování o návrhu E3. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 446, přihlášeno 157 poslanců, pro 22, proti 109. Tento návrh nebyl přijat. Prosím, paní zpravodajko. Jedná se také o upřesnění povinnosti celoživotního vzdělávání. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Stanovisko navrhovatele? Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování číslo 449, přihlášeno 157 poslanců, pro 22, proti 69. Tento návrh nebyl přijat. Prosím, paní zpravodajko. Nyní budeme hlasovat o bodu H, což je pozměňovací návrh kolegy Bendy. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Hlasování číslo 450, přihlášeno 157 poslanců, pro 33, proti 66. Tento návrh nebyl přijat. Jelikož jsme vyčerpali všechna hlasování, budeme nyní hlasovat o zákonu jako celku.